Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 250/4. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, má zájem. Já poprosím paní senátorku, aby se ujala slova. Vás všechny, kolegyně a kolegové, poprosím, abyste své diskuze přenesli do předsálí. Poprosím, abyste své diskuze přenesli do předsálí! Dámy a pánové napravo jednacího sálu!

Děkuji.

Paní senátorko, já se vám omlouvám. Já bych důrazně chtěl poprosit všechny kolegyně a kolegy, kteří nechtějí projednávat a být účastni projednávání tohoto bodu v sále, ať své diskuze přenesou do předsálí! Paní senátorko, ještě vám nedávám slovo, protože opravdu si myslím, že ta atmosféra není úplně ideální pro to, abychom mohli projednávat tento bod...

Pravděpodobně můžeme v tuto chvíli začít. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou tedy pozdravím všechny a poprosím tedy o pozornost tomu, co teď budete projednávat.

Týká se vlastnických práv, týká se nemovitostí. Zdá se, že ten můj, nebo náš senátní návrh, který vám předkládám, nemá takovou odezvu také proto, že možná si neuvědomují někteří, kolika lidí a kolika nemovitostí se týká.

Přitom vám snižuje hodnotu toho majetku už jen tím, že tam je.

Ale když chce se svým majetkem nakládat v případech nezbytně nutných, zaplatí 100 tisíc i více. Novela, která před vámi leží, bohužel tedy ve výboru, jak už bylo řečeno, neuspěla, ale přesto to úsilí, které jsem tomu věnovala a Senát podpořil, nebylo zcela marné. Už proto, že, jak jsme byli informováni panem náměstkem

To jsem samozřejmě velmi ráda, že se problém bude řešit, protože je do nebe volající, a je mi úplně jedno, jestli tedy je to moje novela, nebo vládní novela, když ta vláda tedy tak stojí o to, aby to byla její novela, ale mrzí mě, že vlastně zase ještě minimálně o půl roku až o rok, než se tato vládní novela projedná, tu budou lidé, kteří budou povinni hradit tyto nesmyslné vysoké částky naprosto v rozporu se spravedlností, jakou můžeme od zákonů a této společnosti čekat. Jenomže ještě další věc, kterou bych ráda řekla.

Dávám proto na zvážení, zda tedy ještě není v této Poslanecké sněmovně vůle schválit senátní návrh, a je to na vašem rozhodnutí.